Přípravné řízení trestní je úsek od podání oznámení, zahájení úkonů trestního řízení do sdělení obvinění nebo do vydání pravomocného rozhodnutí. V tomto případě takové rozhodnutí bylo opakovaně vydáno. Je to usnesení policejního orgánu podle § 159a odst. 1, že skutek není trestním činem. Vydáním takového usnesení, respektive nabytím právní moci bylo ukončeno toto přípravné řízení.

Když se podíváte do výkladu § 65 odst. 1 trestního řádu, tak se tam praví, co se rozumí spisem. Spisem se rozumí nejenom trestní spis, ale i všechny věci, které k tomu spisu náleží. Policejní orgán zde odůvodňuje, že video, které si na místě pořídili, nebylo součástí ohledání místa činu, byl takzvaný pomocný materiál, s kterým pracoval policejní orgán na místě. Možná byl, možná nebyl.

V tom případě se takové video stalo součástí spisu a má být uloženo. Policie ČR má mnoho závazných pokynů nebo pokynů policejního prezidenta, které upravují činnost policejních orgánů na místě trestného činu.

Videozáznam podle tohoto závazného pokynu má být proveden. V našem případě tento videozáznam v originálu byl policií údajně ztracen, existuje už pouze upravená, sestříhaná kopie, a i taková kopie nemůže být vydána. Nemůže být vydána! Protože zřejmě není součástí spisu, resp. nemáme toho správného poškozeného, což jsou rodiče. A víte, co se stalo dál? Rodiče kontaktovali manželku, manželka takový souhlas dala. Je písemný souhlas k tomu, že manželka souhlasí s tím, aby policejní orgán video dal. Nedá. Nedá! A víte, proč ho nedá? Protože tady se mluví v té odpovědi, já se na paní ministryni nezlobím, protože ona pouze podepsala to, co jí tam připravili, a to odůvodnění, že byly poskytnuty všechny relevantní atd. ano, kdyby to oni poskytli, tak by také mohlo dojít k tomu, že takové video by mohlo sloužit jako důkaz, ale důkaz toho, že policejní orgány nebo orgán činný v trestním řízení porušují zákon. A mohl by to být důkaz proti těm, kteří takový důkaz zadržují. Jak se má člověk domoci důkazu, který by mohl sloužit proti orgánu státní moci? Rodiče zemřelého se samozřejmě se smrtí nikdy nesmíří.

Rodiče podrobně zpracovali celý materiál zpracovaný policejním orgánem a požádali Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, odbor vnitřní kontroly, o posouzení připomínek, které oni mají k celému průběhu prověřování. Věci byly shrnuty do deseti základních bloků, i když následně pak ještě odpovědi přicházely.

U bodu 3 manipulace s důkazy o sázení a finančním šetření. Vaše námitka v tomto případě je důvodná.

První pochybení.

K okolnostem pořízení, manipulace a následné archivace videozáznamu z ohledání místa činu bylo již v minulosti zdejším odborem šetření prováděno a bylo konstatováno pochybení spočívající v absenci originální nahrávky a současně absenci samotných náležitostí záznamů dle závazného pokynu policejního prezidenta. Takže zase vyhodnoceno: špatná práce policie. Položka 5 dopis na rozloučenou. Policejní orgán řekl, že dopis na rozloučenou nebo o dopise na rozloučenou na místě nemluvil, protože na místě byl přítomen otec zesnulého a jeho bratr. Při ohledání místa činu policejní orgán takový dopis zamlčel. O dopise na rozloučenou informovali rodiče až při následném výslechu. Podotýkám, že dopis na rozloučenou byl napsán na počítači a nebyl opatřen podpisem. Nadřízený policistů, který vykonával kontrolu spisu, vykonával tak precizně kontrolu spisu, že napsal úřední záznam teď to musím najít, promiňte... tady, ano: Jmenovaný v rámci výkonu kontroly vyšetřovacího spisu vyhotovil zprávu, kde v popisu současného stavu zmiňuje... atd., v popisu zajištěné prohlašuje podpis na dopisu na rozloučenou za pravý, to je za podpis zesnulého. To konstatuje nadřízený v hodnosti majora, který kontroloval spis. Bohužel se spletl, protože ten podpis nebyl na dopise na rozloučenou, ale byl na vkladovém lístku z nějaké jiné věci.

Tam, kde to nezmiňuji, tak to neznamená, že tam není pochybení, ale tam se policejní dohled, to znamená výkon dohledu, zmiňuje, že jim to nepřísluší, a odkazují buď na státní zastupitelství, nebo na GIBS. Pochybení poručíka úřední záznam z ohledání místa činu.

Pochybení na místě činu, které prováděla paní vyšetřovatelka.